Já tady trochu navážu na tu odpověď první, kterou jsem tady měl, protože si myslím, že to s tím souvisí. Přiznám se, že když to tak lapidárně řeknu, že jsem k tomu přišel trochu jako slepý k houslím, protože ten systém tady byl po mnoho let takto nastavován a my dneska máme důsledky toho stavu, takový, jaký je. A víme všichni, že setrvačnost toho systému je obrovská, že jakákoliv změna, kterou teď provedeme, přinese zlepšení poměrně velmi pozdě. Nicméně jsem si vědom toho problému i z toho, když jezdím po regionech a po regionálních nemocnicích, tak jedno z těch klíčových témat, které mi tam lidé říkají, je: máme problém, co se týče obsazení počtu zdravotních sester. To je i ten důvod, kdy jsem se rozhodl, že je třeba urychlit ty věci a nehledat nekonečný konsenzus, který nikdy nenastane, a zákon, který je připraven, tu devadesátšestku, pustit do legislativního procesu. Já se vám přiznám, že i ty informace, které se ke mně dostávají jako k ministrovi zdravotnictví, jsou rozporuplné.

Nicméně si myslím, že ten systém si žádá úpravy, posílit právě pravomoci a kompetence těch, kteří budou dělat tu základní klíčovou práci u toho lůžka.

Chci hledat konsenzus, protože si myslím, že to není prostě politické téma, které by nás tady rozdělovalo na nějaké ose, ale že lidé, kteří mají blízko ke zdravotnictví, mají představu, jak by to mělo vypadat, tak bych chtěl, aby především, protože je tady ta skupina lidí, kteří jsou původně zdravotníci, je velmi silná, takže si myslím, že i z hlediska nějaké odborné erudice je tady silný tým, a chtěl bych s tímto týmem společně najít řešení, které zjednoduší vzdělávání, které posílí kompetence těch lidí v první linii tak, abychom dodrželi evropská pravidla a zároveň to zjednodušili. Pan poslanec bude pokládat doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi za ta slova a za to, že o tom problému ví, protože ta absolutní čísla jsou taková, jak říkal. Ale to, co je na těch číslech rizikové, je to, že ten nedostatek narůstá. Kdybyste si vzal čísla rok stará, tak budete možná na polovičních číslech a to je prostě trend, který tady je a který musíme zastavit. Měl bych ještě jednu doplňující otázku, jenom na jednu specializaci.

Jestli v tomto směru máte nějaké signály, že by se mělo něco upravit. Poprosím pana ministra o odpověď.

Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, přeji vám příjemný podvečer, i vám, vážená paní ministryně. Můj dotaz se týká nového zákona o veřejných zakázkách. Podle informací se projednává na Ministerstvu pro místní rozvoj téměř finální verze. Můj dotaz se týká v podstatě tří okruhů: v jaké fázi je to projednávání, jak se podle vás tento zákon dotkne malých a středních obcí a zda nový zákon umožní to, aby si například starosta nějaké menší obce třeba zadal zakázku sám. Já se pohybuji v Zastupitelstvu královského města Slaný už poměrně dlouho. My máme pochopitelně výhodu většího města, takže máme personálně velmi dobře obsazené odbory i tu strukturu. Máme pochopitelně v regionu i takové obce, které jsou velmi šikovné, získávají ocenění v rámci celé republiky. Je to také dáno starostou, tam je také šikovný starosta, má manažerské zkušenosti.

Děkuji za odpověď. Já děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď.

Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci. Vážený pane poslanče, já vám děkuji za dotaz ohledně zákona o veřejných zakázkách. Já jsem si teď ještě rychle psala vlastně, za koho tady teď stojím.

Takže za všechno. Jako gestor tohoto zákona chci informovat nejdřív o harmonogramu. My k tomu máme spoustu platforem, máme k tomu skupinu i poslanců a senátorů, kde pravidelně projednáváme stav přípravy zákona, protože ten zákon samozřejmě je velice klíčový pro naši republiku horizontálně a samozřejmě nejvíce pro čerpání fondů pro programové období 2014 až 2020.

Já bych velice ráda zákon poslala počátkem příštího týdne do mezirezortu.

Já jsem možná v úvodu opomněla říci, že ten nový zákon se dělá proto, že Komise vydala nové směrnice, které se vážou na zadávací řízení, a my je musíme transponovat do naší legislativy. Proto se ten zákon dělá. To je hlavní cíl tohoto zákona. A nyní k vašim dotazům ohledně malých obcí nebo středních obcí.

Já mám kolegium na své úrovni, kde jsou součástí právě zástupci i Asociace krajů, zástupci Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a ostatních. Debatujeme i o podnětech samozřejmě od starostů, protože máme šest a půl tisíce obcí.

My se v tuto chvíli domníváme že ano, protože ten zákon a i směrnice je taková, že by zadávání veřejných zakázek mělo být jednodušší, transparentnější.